A já chci využít této příležitosti, abych znovu vyzval vládní strany, tedy v tomto případě především hnutí ANO a zvláště Českou stranu sociálně demokratickou, abyste přestali strkat hlavu do písku a trošku se rozhýbali a něco udělali. A máte možnost něco udělat. Za této situace, nepředstavitelné ještě před pár lety, absurdní před pár lety i dnes, je jediným správným řešením to, aby na pozici předsedy vlády byl někdo jiný. Samozřejmě, dámy a pánové, v režii hnutí ANO a jeho koaličních partnerů. Za ODS říkáme, nemáme ambici vstoupit do vlády jinak než po parlamentních volbách. A samozřejmě umíme počítat.

To je nám všechno jasné. A proto říkáme, jednejte tak, jak je to logické, jak je to v zájmu občanů České republiky, protože prostě premiér, který je trestně stíhaný, jehož firmy neoprávněně čerpají finanční prostředky, je člověk, který nemůže vykonávat svoji funkci ve prospěch občanů České republiky, a vy máte možnost to řešit, nahradit ho jinou osobou z řad hnutí ANO a pokračovat ve vládě. A za nás říkám, my si umíme představit takovou výměnu rychle a bez problémů, nebudeme tomu klást žádné procedurální nebo jiné překážky. Občané vidí, co se děje, a jestli si otázky s tím spojené nekladete vy, tak oni si je nepochybně kladou. A kladou si otázku, zda tedy mají souhlasit s tím a zda souhlasí s tím, aby byla předsedou vlády osoba, která postavila a provozuje svoje podnikání na evropských dotacích a čerpá je neoprávněně.

Zda pokládají nadále za možné, aby předsedou vlády byla osoba, která je ještě navíc zase v souladu s evropskými dotacemi trestně stíhaná.

Je to vaše odpovědnost, před kterou nelze strkat hlavu do písku. Dámy a pánové, alespoň to minimum, které dnes můžete udělat, je podpořit naše návrhy, podpořit ta dvě opatření, která jsem tady zmínil, a to je zavázat vládu České republiky jako Poslanecká sněmovna, aby garantovala, že čeští daňoví poplatníci nebudou platit neoprávněně poskytnuté dotace, podle konečného znění auditu Evropské komise o střetu zájmů předsedy vlády, a ta druhá věc, tu jsem také zmínil, je to, že zřídíme dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu vlády při řešení závěrů auditu Evropské komise ke střetu zájmů předsedy vlády, tak aby nevznikaly pochybnosti o tom, že vláda, příslušná ministerstva řeší důsledky auditu nikoliv v souladu s osobními zájmy předsedy vlády a jeho firem, ale v souladu se zájmy českých občanů. Toto nejsou dostatečná opatření. Já jsem přesvědčen, že dostatečným opatřením by bylo pouze to, kdyby předseda vlády byl nahrazen při těch problémech, které má, někým jiným, ale pokud podpoříte alespoň tyto body, tak se podaří udělat krok k tomu, abychom důsledky neoprávněného čerpání a důsledky těch auditů Evropské komise mohli jako Česká republika s jistotou řešit tak, že nedopadnou na české občany a jejich peněženky. Já vám všem, kteří podpoříte naše návrhy, už dopředu děkuji. To byl tedy s přednostním právem místopředseda Poslanecké sněmovny za ODS Petr Fiala.

Děkuji za slovo, pane předsedající, dobré dopoledne. Opravdu faktická poznámka. Pane místopředsedo Sněmovny prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste na začátku řekl, že my nejsme žádní soudci. Tak jak můžeme podporovat nějakou komisi Sněmovny, abychom vykládali české zákony a rozhodovali o tom, jestli pan premiér je ve střetu zájmů podle našich zákonů, nebo není? A který soud tady dal soudní rozhodnutí, že pan premiér je ve střetu zájmů? Který soud řekl, že pan premiér porušil zákon o střetu zájmů? Dokud takové rozhodnutí tady nebude, tak pro nikoho nemůže být pan premiér ve střetu zájmů. Děkuji. Pan předseda Bartoš s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Stanjura. Jak bychom se měli krásně, kdyby lidé, co se hlásí s faktickou poznámkou, poslouchali ty předřečníky, co říkali. Je to dočasná komise, která má a já nemám teď ten stenopis, sedím tady, budu tedy parafrázovat pana předsedu Fialu dohlédnout, že ministerstva, že vláda České republiky vypořádá tento finální audit, kde jsou korekce v plné míře, kde se hovoří o tom, že ty peníze nedostaneme v dalším období, že je vypořádá v zájmu České republiky, a ne v zájmu Andreje Babiše. Doteď se všechno dělo utajovaně, paní ministryně Dostálová řešila, každý jeden řádek rozporovali, ta Komise to takhle vzala, řekla, ten každý jeden váš řádek je nesmysl, co jste tady napsali. Takže je vidět, že ta první fáze, teď to nějakým způsobem zvrátíme, nefunguje.

Nejedná.

Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Pak budou přednostní práva.

To, co řekl, je lež! Nic takového jsme nenavrhli! Tak nelžete, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy!

Já mám jasno. Vy jste překvapený?

Pan předseda Bartoš vám vysvětlil: jak máme věřit tomu, že kroky vlády, kroky ministrů vlády budou ve prospěch občanů České republiky v této konkrétní kauze?

Nečetl jsem to, ale jsou tam nesmysly! Nečetl jsem to, ale budeme se soudit!

Tak prosím vás nelžete, pane poslanče. Kritizujte nás za to, co chceme, co říkáme, co navrhujeme, jak hlasujeme, to je naprosto v pořádku.